Sami protagonisté v těchto zemích říkají, že tomu tak není a že to, co nám tady říká pan vicepremiér a ministr financí, není pravdou. Proto na ty dotazy, a často hloupá, a musím říct skutečně hloupá vystoupení takzvaných politických komentátorů chci říct, proč zrovna toto takto úporně bráníme. Protože tady mohou vzniknout škody nevratné. U řady dalších zákonů, byť to bude bolavé, spoustě lidí to naruší život, poničí život, změní to jejich kariéru, tak přece jenom se domnívám, že jsou to změny vratné.

K samotnému zákonu. Já jsem tady posledně začal probírat závěrečnou zprávu hodnocení dopadů regulace RIA, jejímž zpracovatelem je aparát, úředníci Ministerstva financí.

Samozřejmě jak se dalo očekávat ve stavu, v jakém se Ministerstvo financí nachází, tak nikdo se ani nenamáhal zavolat a toto nabídnout. Nicméně dneska, protože nevím, jak dlouho nám umožníte vystupovat k této problematice a nepřerušíte násilně tu diskusi, nezbavíte nás ústavního práva upozorňovat na chyby, nedostatky tohoto zákona, tak přeruším to svoje vystoupení nebo nebudu v něm pokračovat k té regulaci RIA a vezmu si některé věci a doufám, protože tady nejsou všichni ministři, a já bych chtěl, aby konkrétně při příštím pokračování na to odpověděli, a ne ve všech případech chci, aby na to odpovídal ministr financí, ale například ministr, který má na starosti legislativu, což je ministr Dienstbier, tak tady ty otázky vznesu a doufám, že na ně dostanu při některém z dalších projednávání odpověď. A nejlépe by bylo, abychom si ukrátili čas při těch dalších vystupováních, že bude zpracována písemná odpověď, kterou dostanete na stůl.

Některými právníky jsem byl upozorněn, že a byla to nějaká reakce na nějaké víkendové vystoupení pana premiéra Sobotky, který řekl: Zastavili jsme přípravy elektronické evidence tržeb, chybí zákon. Ministerstvo financí rozjelo nějaké přípravy, pak ze strany opozice bylo deklarováno, že je porušován zákon, že ministerstva i státní instituce, týká se to i dalších stupňů veřejného života, mohou dělat to, pro co mají zmocnění, co má oporu v zákoně. Zákon o elektronické evidenci tržeb nemá zatím oporu v zákoně, tudíž byly zastaveny ty kroky. Ovšem když vezmu důsledně tento výrok pana premiéra zastavili jsme přípravy. To znamená, že některé přípravy nelze zastavit něco, co předtím nebylo, to znamená, že pan premiér nechtěně přiznal, že k porušení zákona došlo. Teď je pouze otázka, zda za to byly provedeny nějaké platby, zda to stálo erární kasu nějaké finance. A myslím si, že tuto záležitost by měl prošetřit Nejvyšší kontrolní úřad.

V prvních stáních byl dokonce odsouzen na roky vězení, pak k podmínce a teprve po zničeném životě několika let a kariéře byl osvobozen. Nevznikla žádná škoda. A tady minimálně Ministerstvo financí zřejmě šlo v duchu těchto kroků. To znamená, že tady zřejmě mohlo dojít k porušení kompetenčního zákona, protože neexistovalo náležité zmocnění k provedení konkrétního typu operace, tedy převádění peněz a tak dál a tak dál. Samozřejmě může to být nějaká přechodná situace, kterou zřejmě orgány, které někdy konají velmi rychle, někdy nekonají vůbec, nevím, tak to možná bude přejito.

Takže já si dovoluji vyzvat nepřítomného ministra Dienstbiera, aby předložil Sněmovně skutečně analýzu a prohlášení o tom, že všechny kompetenční záležitosti, které se týkají kompetenčního zákona, a všechna zmocnění, která jsou nezbytná k tomu, aby byl systém elektronické evidence tržeb spuštěn, jsou legislativně v pořádku a neodporují žádným dalším zákonům, protože zmocnění není údajně tedy ani v tomto zákoně, zmocnění, o němž tedy shodou okolností možná nechtěně mluvil i pan premiér Sobotka.

Dnes již bývalá náměstkyně ministra paní Hornochová k tomu, z čeho ministerstvo při organizování toho projektu vychází, řekla, že na organizaci, to znamená předvýběr těch, kteří se na tom budou podílet, nějakým způsobem dělat technický systém, soutěž dodavatelů atd., zjednodušeně na utrácení peněz jim stačí kompetenčák a logika.